Myslím, že je šance to v té debatě využít. To přinese stamiliony.

Pokud bychom chtěli převést a znovu zavést reklamu na ČT 1, logicky bychom museli vrátit podle mne tu povinnost České televize naplňovat fond kinematografie a současně té povinnosti zbavit privátní televize.

Ne jedenáct měsíců po tom, kdy téměř jednomyslně s výjimkou jednoho opozičního hlasu členové volebního výboru hlasovali pro doporučení Poslanecké sněmovně, aby hlasovala pro.

Děkuji panu Zbyňku Stanjurovi.

Nyní faktická poznámka pana poslance Komárka, poté pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku. Děkuji, dámy a pánové, děkuji, pane předsedající. Tentokrát se spletl přinejmenším dvakrát. Za prvé, je to méně závažné, já jsem samozřejmě nikdy Agrofertem placen nebyl. Dostal jsem, myslím, tříměsíční výplatu od hnutí ANO jako jeho manažer.

On si prostě spletl zprávu o činnosti a o hospodaření České televize. Tato absurdita zákona by měla být samozřejmě napravena.

Tato absurdita ovšem je věcí zákona, za to nemůže ani rada ani pan Stanjura. Jen měl být trošku pečlivější, když četl ty názvy zpráv. A možná si pamatuje tak přesně úplně jiné jednání, než o kterém mluvil. Děkuji. Ještě před kolegou Kučerou, který má přednostní právo za TOP 09, faktická poznámka pana poslance Stanjury. Já nemám problém přiznat chybu, když se spletu. Omlouvám se, Martina Komárka neplatil Agrofert, ale hnutí ANO.

Souhlasím s vámi v tom, že by bylo lepší to mít v jedné. Máme také dva termíny pro předkládání těch zpráv. Ale zase řekli jsme si na tom výboru, ať už v květnu, nebo v říjnu, možná i v květnu i v říjnu, že s tím něco uděláme.

To, že ten návrh podporuji, a v tom se s panem předsedou volebního výboru Komárkem shoduji, myslím, že by to bylo užitečné a že by to zpřehlednilo to projednávání, a pokud ať už vládní poslanci, nebo vláda jako instituce přijde s tím návrhem, tak si myslím, že v tomhle bodě bychom takovou změnu zákona podpořili, protože je naprosto logická. Nebyl v tom skutečně úmysl. Děkuji i za dodržení času.

Jestli už má někdo tento dokument, tak to alespoň ohlásím. Děkuji kolegovi za pomoc.